Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Všechno faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně.

Jak vypadají komunikace například ve středních Čechách a v jiných krajích, to ví asi každý. Bohužel, stálo by také za to se podívat ohledně rozpočtového určení krajů, protože například ve středních Čechách máme 300 tisíc obyvatel více, než jsme měli před deseti lety, a to není v rozpočtovém určení daní také zohledněno.

Já děkuji. Eviduji zde poslední faktickou poznámku pana poslance Plzáka.

Děkuji, paní předsedající, budu stručný. Já vím, že se to úplně netýká této problematiky, mluvíme o financování měst, obcí a krajů, ale zaslechl jsem tu, že krátíme dotace na sport. Já se s vámi jenom krátce podělím o jednu zkušenost, jak se s těmi dotacemi zachází. Pro mě to byla nová zkušenost. Že všechny zápasy od krajského přeboru výše musí být nahrávány na internet a v přímém přenosu vysílány na internet.

Já děkuji. Nyní prosím s přednostním právem místopředsedu Sněmovny Petra Gazdíka. Poté se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jsem již 13 let ve funkci starosty nebo místostarosty obce a zažil jsem různé finanční krize a situace, kdy jsem nevěděl, z čeho druhý den zaplatím zaměstnance, protože z finančního úřadu v době krize nechodily daně. Prostě nechodily.

Ale vrátím se k zákonu, který teď projednáváme, o rozpočtovém určení daní.

Pokud si vzpomínám, tak pan premiér zrovna v pondělí říkal na mezinárodním strojírenském veletrhu, že jeden ze závažných důvodů, proč se do České republiky nehrnou investoři, je právě stav dopravní infrastruktury nejenom dálnic a silnic 1. třídy, ale také těch krajských komunikací. Zažil jsem situaci, kdy na Valašsko, do překrásné rekreační oblasti za Vsetínem, která je skutečně z evropských fondů velmi podpořená a velmi vybudovaná, jel zahraniční investor a ani tam nedojel po té cestě, která tam vede. Takže kraje bezesporu ty peníze potřebují. Ale ta zásadní premisa, o kterou se tady všichni ministři financí snaží, je, že veřejné rozpočty spolu mají dýchat. Bohužel, milé kolegyně a milí kolegové, dovoluji si tvrdit, pokud dnes nebude schválen žádný z pozměňovacích návrhů, které navyšují prostředky pro rozpočtové určení daní jak pro kraje, tak pro obce, tak tato skutečnost už nebude platit. Stát již několik let, vždycky když se dostane do jakékoliv finanční tísně, tak si zvýší spotřební daně. Spotřební daně nejsou sdílené daně a zvýšení spotřební daně na tabák už jsme v této Sněmovně absolvovali a myslím, že ještě v tomto volebním období znovu několikrát absolvujeme. Obcím se zvýšily prostředky v rozpočtovém určení daní a pánbůh zaplať za to, protože nebýt toho, tak skutečně dnes těch krachujících obcí je výrazně více, těch peněz z evropských fondů vracíme do Bruselu výrazně víc, obce se nerozvíjejí a naši občané nežijí tím spokojeným životem, který dnes v mnoha obcích a městech právě díky penězům z rozpočtového určení daní žít mohou. Proto vás prosím, zvažte ty pozměňovací návrhy, kde se zvyšují příjmy obcí. Dosáhneme tím toho, že budou veřejné rozpočty spolu skutečně dýchat a zlepší se tím výrazně stav života v této zemi.

Je to velký paradox, protože právě obce hospodaří lépe. A tato vláda se hlásila k protikorupčním opatřením. Chceme tedy raději ty miliardy rozdělovat na ministerstvech, kde ta viditelnost, dohledatelnost a to korupční prostředí je mnohem větší než na kdejaké malé vísce, kde si všichni takzvaně vidíme do talíře?

Stát nehospodaří dobře. Já věřím, že je lepší ty prostředky dávat tam, kde k těm lidem plynou co nejdříve, kdy zvýší životní úroveň a nebudou rozdělovány netransparentně a korupčně. Další důvod, proč bychom ten návrh měli podpořit, je to, že procentní podíl na sdílených daních se u obcí snížil v době, kdy jsme se tady snažili o nějakou důchodovou reformu. Vaše vláda důchodovou reformu ruší. Je to strašná škoda. Já jsem se tady ptal při důchodové reformě, jak bude důchodově sanována moje generace. My dnes vidíme tragické příběhy s uprchlíky a máme podezření, že Německo uprchlíky skutečně potřebuje, protože jejich populační vývoj je v krizi a Německo dnes potřebuje zhruba 600 tisíc pracovních sil. My v této situaci budeme za patnáct let. A v té situaci nevím, pokud nebudeme přijímat uprchlíky masivně, myslím teď ekonomické uprchlíky a já se přiznám, že si příliš nepřeji přijímat ekonomické uprchlíky , tak se dostane náš důchodový systém do velmi, ale velmi svízelné situace. I tomu můžeme zabránit dnes tím, že ty peníze dáme obcím, že zvýšíme procentní podíl obcí na rozpočtovém určení daní, protože obce jsou po rodině ta první sociální síť, která nahrazuje rodinu, která se bude starat o lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem nedostateční.